Jak se připravit napříště? Žádnými návrhy laickými parlamentními komisemi. A my jsme tu od toho, abychom se snažili přijetím potřebné legislativy přispět k realizaci těch odborných návrhů. Základní krizovou legislativu máme.

A jak jsme dopadli?

Oploštili jsme křivku, nezahltili jsme zdravotnická zařízení. Prostě nám to vyšlo.

Samozřejmě existuje validní statistika a ta nám říká to, že kdybychom neměli trošku toho štěstí, neudělali ta opatření, která jsme udělali, a jeli jsme podle belgického scénáře, tak na počet našich obyvatel by tady bylo v současné době ne 330, ale 9 tisíc mrtvých.

Děkuji za pozornost.

Dobré dopoledne, pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Já bych si dovolil reagovat vaším prostřednictvím na jednu část, která se týká vystoupení pana kolegy, pana poslance Maška.

My jako město Plzeň nejsme zřizovatelem žádného zdravotnického zařízení, ale jsme zřizovatelem velkého zařízení sociálních služeb a na území našeho města řada těch zařízení sociálních služeb je a ta pobytová zařízení byla v extrémním ohrožení. A byla to vláda Andreje Babiše, která stanovila velmi striktní podmínky pro to, jakým způsobem mají být tato zařízení provozována, včetně toho, že tam mají být zřízeny vymezené prostory pro pacienty případně nakažené covidem nebo mající na toto podezření, a stanovila jasné podmínky pro to, jaké ochranné pomůcky má mít personál těchto zařízení. A pane doktore, já vás chci opravdu ujistit, že jako primátor a předseda krizového štábu v té době jsem naprosto přesně věděl, že ty ochranné prostředky nemáme. Ale chci k tomu současně dodat, že premiér Babiš byl tím, který nás všechny ujišťoval o tom, že ty ochranné prostředky jsou. Já jsem byl ten, kdo byl vystaven rozhodování o tom, jakým způsobem v této situaci jako předseda krizového štábu mám konat. Je to moje osobní jasná zkušenost.

My jsme to samozřejmě udělali, protože to je naše povinnost. Ale neříkejte, pane doktore, že je to jakási obecná věc, všeobecný nedostatek, protože premiér Babiš ujišťoval nás o tom, že pomůcky jsou, že budou, a že je dokonce osobně doveze. A to vám prostě mohu říct, že se nestalo a že my jsme tomu museli takto přímo čelit.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Možná si vzpomenete mnozí z vás, když se uvažovalo o státním vyznamenání pro pana doktora, kdy bylo řečeno ještě je živý a ještě není na pořadu.

On v tom pokračuje dál. Není to nejmladší člověk. Znova říkám, vážím si lidí, jako je pan doktor Mašek. Skládám úctu.

Občané se postarali, překvapivě. Ale já bych se právě chtěl vrátit... Já chápu, že jsme byli na začátku v nějaké situaci nouzového stavu, nikdo pořádně netušil, co nás čeká, měli jsme ty strašidelné záběry z toho zahraničí a také jsem se v prvních dnech na vládu úplně nezlobil, že přijímá nějaká restriktivní opatření.

To mi přišlo jako naprosto nesmyslné, nemající nic společného s tím... Zákaz příjezdu je úplně jiná věc.

Pak byla ta další část, kdy zejména paní ministryně financí a pan místopředseda vlády začali mít pocit, že pokud se pojede v nouzovém stavu, takže možná dojdeme do situace, kdy by bylo třeba vyplácet náhradu škod, a začali říkat, všechno převedeme na Ministerstvo zdravotnictví, které to bude dělat svými opatřeními obecné povahy. Zasáhl Městský soud v Praze. Ale předpokládám, že tato kasační stížnost nedopadne úspěšně pro vládu.